Je to proklientská úprava týkající se příspěvku na bydlení. My jsme vlastně poslední změnou tohoto zákona dospěli k tomu, že nyní žadatelé o příspěvek na bydlení již nemusejí dokládat nároky na příspěvek na bydlení čtyřikrát ročně, ale pouze dvakrát ročně. Nicméně v těch dvou čtvrtletích, kdy nemusejí dokládat, je jejich oprávněnou možností nepovinně doložit změnu nároků, a to ve smyslu snížení příjmů nebo naopak zvýšení nákladů na bydlení.

A rovnou říkám, je to i pro úřady práce trošičku delší možnost tyto žádosti zpracovat. Pokud se týká toho, co tady říkal Aleš Juchelka: ano, beru to na sebe jako předseda sociálního výboru. Včera jsem to nepředložil na výboru, bohužel jsem to v té době ještě neměl legislativně zpracováno. Ale zase rovnou říkám, že jsem jak zástupce koalice, tak opozice již odpoledne o těchto záměrech informoval a do systému jsem tyto oba návrhy dával ve večerních hodinách včera. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Zatím jste byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy, ještě pan ministr. Pane ministře, prosím.

Děkuji, pane ministře. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí z místa do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, končím tedy podrobnou rozpravu. Předpokládám, že nikoliv. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu.